Tímto tempem nedosáhneme vyrovnaného rozpočtu nikdy. Opakuji, nikdy. Zásadní chybou letošního rozpočtu, na kterém se shoduje většina odborníků, je nedostatek investic. Přitom investice jsou jedinou částí rozpočtu, která by plánovaný schodek mohla alespoň teoreticky obhájit. Tedy přesně v těch výdajích, které nám pan ministr Babiš před volbami sliboval jako největší úspory. Obrovskou chybou je, jak vláda zaspala v přípravě dopravních staveb. Je to problém, který se táhne celým volebním obdobím. A je selháním vlády, že to nedokázala vyřešit a stále se jen na něco vymlouvá. Nicméně zpět k základním parametrům rozpočtu. Za stranu Úsvit shrnuji, že nemůžeme podpořit státní rozpočet s mankem 60 mld., protože by to bylo krajně nezodpovědné. Nyní pan poslanec Michal Kučera a připraví se paní poslankyně Jana Hnyková.

A přímo se zeptám pana ministra Andreje Babiše: Pane ministře, jaký by musel být příjem státního rozpočtu, abyste dokázal sestavit vyrovnaný rozpočet?

A to je pro mě překvapení, protože pokud jsem něco očekával, tak jsem očekával právě tyto finanční manažerské schopnosti, které, jak se ukazuje, jsou pravděpodobně, aspoň z těchto čísel, slovy.

Na platy státních úředníků a na další výdaje si půjčujete 60 mld. korun. A kdy jindy než v této ekonomické situaci měl ležet na stole vyrovnaný státní rozpočet, neli státní rozpočet přebytkový?

Musíme si připomenout, a to už tady možná zaznělo, že výdaje jsou o 30 mld. vyšší, než si vláda nechala Sněmovnou schválit před rokem ve střednědobém rámci. To nechápu. Podle slov pana ministra financí se nám daří neuvěřitelně dobře. A přesto jsou plánované výdaje o 30 mld. vyšší než v před rokem schváleném střednědobém rámci. Vláda neúměrně zvyšuje výdaje rozpočtu, které v budoucnosti, až ekonomika neporoste tak rychle jako nyní, způsobí závažné problémy.

Jenom nám to tady nechce otevřeně říct. Jejich opětovné snížení bude nepopulární a bolestivé.

Samozřejmě já nerozporuji tuto výši. Mně k tomu chybí ale jakékoliv další opatření, které je ze strany vlády nulové.

Za působení současné vlády již počet státních úředníků se zvýšil o více než 10 tis. úředníků.

Jestli jsem něco očekával od pana ministra Andreje Babiše, tak právě opačný krok, opačný trend. To znamená racionalizace, úspory, zefektivnění. My jdeme opačnou cestou, resp. vláda jde opačnou cestou. To znamená, za tři roky o 10 tis. státních úředníků více. Otázka je, zda to navýšení je dostatečné a zda řeší nízkou kvalitu českého školství. Pokud vím, tak ve zdravotnictví se zvyšují platy o 10 %.

Otázka je, zda by to nešlo řešit lepším hospodařením. Ale to si myslím, že od této vlády ani od pana ministra Andreje Babiše se nedočkáme.

Zvýšení rozpočtu Ministerstva kultury směřující na posílení živé kultury o 0,1 mld. korun mi připadá spíše směšně nízké. V krátkosti se tady ještě dotknu jednoho rozpočtu, nebo jednoho ministerstva, které je tragicky podfinancováno, a to je samozřejmě Ministerstvo životního prostředí.